Bohužel vládní koalice se rozhodla jít přesně opačnou cestou cestou represí a kontrol. A to není něco, co je opravdu rozumné. Ale to je věc vládní koalice. Chtěl bych jenom kolegy z vládní koalice upozornit na to, že tím, že odmítají náš návrh na zrušení solidární přirážky, tak fakticky porušují svou koaliční smlouvu z prosince 2013, kde se mimo jiné uvádí, že vláda zruší koncept superhrubé mzdy a zruší solidární přirážku. Tak to jenom pro ty poslance vládní koalice, kteří třeba ještě nad tím, k čemu se zavázali v koaliční smlouvě, přemýšlejí, když jejich další kolegové tady to, co my navrhujeme vlastně v souladu s tím, co chtěla vláda, odmítají. Tu druhou věc obnovení možnosti uplatnit výdajový paušál a zároveň slevu na dani na manželku a děti považujeme za cestu ke zrovnoprávnění živnostníků a zaměstnanců a hlavně zrovnoprávnění živnostníků bez ohledu na to, jakým způsobem evidují své výdaje. Považujeme to za dobrý krok k narovnání podmínek, protože nechceme dál prohlubovat příkopy mezi samostatně výdělečnými osobami a zaměstnanci. A nemyslíme si ani, že je správné rozlišovat, jestli je člověk zaměstnanec, nebo živnostník s paušály, nebo živnostník bez paušálu, pokud se to týká této slevy na dani.